Naše pozměňovací návrhy, které měly za cíl posílit tyto dotační tituly, pak bohužel současná koalice odmítla. V důsledku toho se samosprávy, ale také jimi zřizované mateřské a základní školy, děti a žáci, kteří do nich docházejí, i jejich rodiče dostávají do pasti. Únik z této pasti je přitom možný a vede k němu jednoduchá cesta v podobě navýšení alokace několika dotačních titulů, konkrétně dvou dotačních titulů na Ministerstvu financí a jednoho dotačního titulu na Ministerstvu školství.

Je zřejmé, že poptávku, která je ve výši minimálně 9 miliard korun, nelze uspokojit z roku na rok současným tempem, kterému v důsledku neobratných rozhodnutí ještě hrozí zpomalení, a potřebné kapacity takto nevybudujeme nikdy. Myslím, že všichni chceme žít v zemi, kde děti mají možnost se vzdělávat v dostupných, kvalitních a dostatečně velkých a vybavených školách. A právě vzhledem k té kritické situaci, ke kritickému nedostatku kapacit mateřských a základních škol v některých regionech, bychom měli dostat informaci od naší vlády, zda chce tuto situaci řešit a jak chce dosáhnout, aby základní a mateřské školy byly vybudovány včas.

Dobrý den, dámy a pánové.

Ale přejdu k meritu věci, protože jinak a Sněmovna to tak zatím asi činí musíme pracovat stejně jako doposud.

Chceme silnou armádu, která je schopna hájit svrchovanost a územní celistvost republiky a v kritických situacích je schopna plošného nasazení.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. To je tedy pro tuto chvíli poslední vystoupení k pořadu schůze.